Jak to tady trochu naznačil pan předseda Okamura, průkaz prvního stupně by nevyžadoval žádné splnění kvalifikačních předpokladů, bude to spíš taková registrace. U druhého stupně už samozřejmě bude zapotřebí splnění určitých kvalifikačních předpokladů, zejména vzdělávání, minimálně střední škola s maturitou v oblasti cestovního ruchu, a zároveň bude na Ministerstvu pro místní rozvoj seznam takových průvodců.

Ty průkazy, my to tak i navrhujeme, by vydávalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Možná do budoucna, to je otevřené, jestli i živnostenské úřady, to se ještě uvidí. Já podporuji, a žádám vás proto, abychom tento návrh ze Zastupitelstva hlavního města Prahy propustili do druhého čtení a abyste tam podpořili náš společný pozměňovací návrh, který řeší ten cíl a zároveň nekomplikuje situaci někde jinde. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, paní ministryně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, jenom bych se krátce vyjádřila, protože skutečně tady musím potvrdit slova pana poslance Jandy, že Ministerstvo pro místní rozvoj podporovalo vázanou živnost. Dokonce jsme dávali i dopisy na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na druhé straně je taky potřeba přiznat, že jsme samozřejmě seděli s mnohými aktéry, a vázaná živnost by udělala obrovské problémy v regionech.

Je potřeba si také uvědomit, že pokud by to byla vázaná živnost a došlo k přijetí návrhu, který je teď na stole, tak je opravdu obrovský problém s faktickou vymahatelností v praxi, protože to, aby vlastně bylo prokázáno to, že ti lidé mají nějaké neoprávněné jednání, tak se musejí prokázat všechny znaky živnosti, to znamená, musí být jednoznačně prokázáno, že se jedná o soustavnou činnost a že se jedná o činnost, která vede k dosažení zisku. Naopak právě to výrazné označení průvodců, kde máme první a druhý stupeň, povede k tomu, že to bude daleko rychleji a lépe kontrolovatelné.

Chtěla bych se jenom přimluvit za to, je to komplexně připraveno jako komplexní řešení. Pokud by se zákon zamítl v prvním čtení, tak vlastně nebude proti čemu ten komplexní návrh přidat.

Také děkuji.

Prosím, máte slovo v rozpravě. Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Ve vší úctě k obyvatelům Prahy, jejich zastupitelům a jejich zástupcům zde ve Sněmovně, naší slovutné Sněmovně, zákony na celou zemi nejdou dělat pouze podle problémů Prahy. Praha je hlavní město, je svým způsobem specifická, je velmi lukrativním územím, exkluzivním územím, je vyhledávaným územím. Je to bohaté město, bohaté území. Je to zde ve Sněmovně několikátý případ, kdy se třeba u nějakého problému argumentuje Prahou, a vůbec nevíme, nebo pouze tušíme, jaké by měly nějaké návrhy dopady v tomto případě do cestovního ruchu na celém území České republiky. Tady právě navazuji na paní ministryni, která říkala, že vázaná živnost by právě udělala problémy v regionech. Já rozumím předkladatelům a jejich argumentu o kvalitě služeb. Ale myslím si, že bychom měli například umožnit obcím, aby ve své samostatné působnosti mohly nějakou místní vyhláškou si některé věci samy upravit.

Ale mně se nechce dnes hlasovat pro podporu návrhu zákona, který je předložen, který má být v jiných čteních kompletně změněn.

A paní ministryně tady horovala za to, abychom pustili návrh, o kterém sama říkala, že je špatný a musí být kompletně změněn, do druhého čtení, abychom to mohli nějakým pozměňovacím návrhem upravit.

Komplexní pozměňovací návrh, který zákon mění od začátku do konce, je vlastně návrh nového zákona. To je připomínka formální. Ty připomínky, které mám, jsou věcné. A je to k tomu původnímu návrhu, který dnes budeme hlasovat. My dnes rozhodujeme o tom návrhu zákona, který je dnes nahrán v systému. Tak k tomu mám věcné připomínky. Chápu hlavní argument předkladatelů, že je trápí množství průvodců načerno, těch, jak se jim říká, deštníkářů, kteří mnohdy neumějí ani česky a nabízejí zejména svým krajanům načerno průvodcovské služby. Ty černé pasažéry? Jediné, komu to zkomplikujeme, je českým lidem, například studentům, kteří to chtějí dělat legálně, například jako brigádu. Zde je třeba podotknout, že takové jednání je již i bez úpravy zákona zcela jistě v nesouladu se zákonem, a tedy je i dnes postižitelné.